Do podrobné rozpravy, aha, tak dobře. V tom případě se omlouvám.

Já bych rád zareagoval na předřečníka. Ten proces je následující. Přípravné třídy jsou zřízeny pro děti, které to potřebují.

Takže to, co tady bylo čteno, co je cílem vlády, tak to je přesně cílem této změny, k tomuto návratu, a vracíme se právě k tomu, aby děti, které se narodily od září do prosince, nemusely žádat o odklad, aby se dostaly do přípravné třídy. Děkuji.

Já bych moc rád podpořil tento předkládaný návrh, a to i z dalšího hlediska, to je, že jde o děti, a děti nejsou digitální, děti nejsou jedny a tytéž, ať jako třída pětiletých, třída šestiletých, třída sedmiletých. Již dnes máme to, že základní povinnou školní docházku musí zahájit v šesti letech a děti, které nejsou připraveny, mohou dostat odklad, mohou navštěvovat přípravnou třídu. Stejně tak bychom se měli chovat i k těm dětem v ještě dřívějším věku, než mohou nastoupit povinnou školní docházku, a i pro ty bychom měli otevřít právě tyto přípravné třídy. I ty už jsou zralé na to, aby mohly chodit do přípravné třídy. A zejména to ukazuje na to, že zde je stále potřeba posudek pedagogickopsychologického poradce na to, že mohou chodit do těchto tříd. Žádné jiné děti do přípravných tříd nemohou chodit. Děkuji. Děkuji za slovo. Ještě jednou vznáším návrh na zamítnutí.

Děkuji za slovo. Podle mě ten návrh je naprosto logický. Vláda podle mě dala nesouhlasné stanovisko jenom proto, že ho předkládá opozice. Kdo dál v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Jednoduchá úprava běžte se zeptat těch učitelů, ředitelů škol, těch rodičů, na to opravdu nepotřebujete žádné empirické výzkumy.

Nezlobte se na mě. Pan poslanec Čižinský také s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo.

Nic jiného. Není v tom skutečně žádná politika. Opravdu ne! Bohužel minule to neprošlo jako pozměňující návrh k zákonu, který byl neprošlo o tři hlasy, je to velká škoda. Doporučuji skutečně prosím, všichni se zeptejme učitelů a ředitelů našich blízkých škol.

Není tomu tak. Otevřu podrobnou rozpravu. Do té je přihlášen pan kolega Václav Klaus.

Pane poslanče, máte slovo. Dobrý den.

Ještě než se dostanu k samotnému pozměňovacímu návrhu, tak jenom na konto této debaty.